Proto je jasné, že účinné pomoci je potřeba, aby nedošlo k jejich zrušení kvůli bankrotu pořadatelů.

Vládní návrh zákona, který se právě týká oblasti kulturních akcí, je krokem správným směrem. A vítáme i snahu pana ministra, který říká, že nenecháme nikoho padnout.

Tento zákon ve své podobě nabízí pořadatelům více možností, jakým způsobem vracet vybrané finanční prostředky, nebo si ponechat na nutnou dobu již přijaté vstupné. Zároveň ovšem musím konstatovat, že pokud bude tento návrh schválen, a my tento návrh podpoříme, jedná se pouze o dílčí řešení. A myslím, že pan ministr a lidé na ministerstvu jsou si vědomi toho, že je potřeba najít a legislativně navrhnout komplexní řešení zejména vůči pořadatelům festivalů a velkých kulturních akcí.

Znamená to tedy, že určitý počet lidí pro festival pracuje celoročně.

Samozřejmě že není ani zohledněn v tomto návrhu problém nájmu kanceláří či další režijní náklady, které vznikají nebo vznikly ještě před zrušením velkých kulturních akcí.

Ten je pro pořadatele velmi problematický, protože pro splácení úvěru v následujících letech se musí vytvářet adekvátní zisk. Prakticky ve všech podpůrných programech od Ministerstva kultury, krajů, či měst a obcí existují jasná ustanovení, že v případě vytvoření zisku z pořádání festivalu musejí být tyto přebytečné prostředky vráceny zpátky do rozpočtu. Banka v případě, že pořadatel není v zisku a nemá ani adekvátní ručení majetkem, žádný úvěr neposkytne. Dalším problémem jsou finanční dary.

A to se týká jak soukromých, tak veřejných prostředků. Jiným problémem jsou reklamní smlouvy. Reklama na festival se dělá před festivalem, ale i při jeho konání. V případě, že je akce zrušena, soukromé společnosti budou chtít vrátit minimálně část finančních prostředků za nezrealizované marketingové plnění. Proto bych měla na pana ministra pár dotazů.

Vzhledem k důvodům, které jsem zde uvedla, si dovolím potom v podrobné rozpravě načíst usnesení, které se týká výzvy toho, jakým způsobem budete dál pokračovat. Na závěr mi dovolte říci, že my tento návrh samozřejmě podpoříme a vítáme ho. A jak řekla paní zpravodajka, vnímáme ho jako vstřícný krok. A musím konstatovat, že budeme podporovat každé kroky pana ministra, které se budou týkat zajištění kontinuity pořádání velkých a významných kulturních akcí. Děkuji. A zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy je pan poslanec Tomáš Martínek. Děkuji.

Potřebují to vědět kvůli smluvním partnerům, pojišťovnám, vystupujícím, kde často mají v případě zrušení třetí stranou možnost využít nižších odstupných nákladů a podobně. Proto se chci zeptat, když tady pan ministr v úvodním projevu říkal, že v létě festivaly nebudou, z čeho konkrétně vychází.

Ovšem tam není konečné datum. A v případě, že se zruší nouzový stav, tak je to vlastně pouze do 17. května, protože je to krizové opatření. Takže co konkrétně má pan ministr na mysli, aby mohli ti pořadatelé doopravdy využít ten jeden konkrétní dokument, který pošlou smluvní straně, to usnesení vlády, nebo jiný, který měl na mysli, které mohou potom využít na to, aby mohli právě využít toho pro ně levnějšího storna.

A i tato nejistota stále vydává vlastně náklady.